Naopak, nedoporučím, aby se cokoliv měnilo na směrných číslech, podle kterých budou rozdělovány peníze na sociální služby mezi jednotlivé kraje a hlavní město Prahu. Ostatně během jednání o novele proti nim z Asociace krajů, jejímž členem je i hlavní město Praha, nebyly závažnější připomínky. Osobně jsem velmi uvítal řešení dalšího problému. Tím je inspekce sociálních služeb. Myslím, že převod inspekce z přetížených úřadů práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí je systémový krok správným směrem. Proti původnímu znění novely budu podporovat pozměňovací návrh na to, aby do inspekčních týmů byli zařazováni také zástupci krajů. Co pokládám za důležité? Některé problémy, které se snaží v dobré víře řešit pozměňovací návrhy, částečně odezní po zavedení principu vyrovnávacích plateb v režimu povolené veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu.

Pravidla by měla vést k hospodárnosti a transparentnosti. Měla by také přiblížit podmínky a standardy sociálních služeb v jednotlivých krajích. Pochopitelně při respektování regionálních specifik. Vážené dámy a pánové, já sám, a pokud vím, také nikdo z klubu ANO nepodáme k tomuto tisku pozměňovací návrh. Nechceme komplikovat přijetí potřebné novely. Ovšem podpoříme rozumné návrhy, které ji a hlavně dotační řízení na rok 2015 neohrozí. To všechno s vědomím, že přijetí novely považujeme jenom za první krok k uvedení pořádku do financování sociálních služeb. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Chalánková, připraví se paní poslankyně Aulická. Dříve než budu avizovat, že se přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu, tak dovolte, abych vystoupila s komentářem, který je také stanoviskem klubu TOP 09.

Pokud se vrátíme do historie, myslím, že už jsem tady několikrát upozornila, že peníze, které se vyplatily do financování sociálních služeb do roku 2006, přesně v tom roce činily asi 13 mld. korun na poskytování služeb péče. V dnešní době jsme dohromady s příspěvkem na péči a s dotací na poskytování sociálních služeb na výši asi 27 mld. korun. Takže vidíte, že peněz je tam hodně, a přesto jsou neustále stížnosti o nedostatečném financování poskytovatelů sociálních služeb. Takže to jen na okraj. Do roku 2006, před přijetím zákona o sociálních službách, té zmíněné stoosmičky, bylo financování jiným způsobem. Peníze šly jednak jako účelově vázaná dotace do rozpočtu kraje, který se znalostí věci potom přiděloval peníze jednotlivým neziskovým organizacím. Dále to byl proud, který financoval dotaci na lůžko jednotlivým poskytovatelům, kteří patřili obcím. A poslední byl balík, který šel jako dotace na výkon zřizovatelských funkcí v rámci krajů, které převzaly svá zařízení z bývalých okresních úřadů.

Domnívám se, že jsme dospěli tak daleko, že je potřeba velká novela financování sociálních služeb, která se bude zabývat jednotlivým postavením zřizovatelů, ať už se týkají zřizovatelů krajů, ať se to týká i obecních neziskových organizací apod., protože ta disproporce neustále narůstá. Zákon o sociálních službách v podstatě také vůbec neřeší to, že kraje jsou zároveň zřizovateli sociálních služeb a budou zároveň poskytovateli dotací. Takže pozor zde se podle mě jedná o jasný střet zájmů. V neposlední řadě budou také chodit na kontrolu využití dotací, takže opravdu to považuji za střet zájmů. Nebudu se dostávat do podrobností, které zde již paní kolegyně Hnyková vysvětlila, jakým způsobem budou kraje vlastně tento postup realizovat.

Takže to byla jedna věc. Já se domnívám, že jsme od toho zvolení politici a poslanci, kteří by měli tuto situaci mít ve svých rukou a rozhodovat velmi zodpovědně, protože toto byla skutečně dohoda mezi úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí a Asociací krajů, která odsouhlasila v rámci všech krajů tento způsob převedení financování na kraje. Hovoříme o metodice, která je přílohou zákona, který má být platný a účinný až od příštího roku, přesto již kraje podle této metodiky vlastně postupují. Takže to je jedna věc.

Hovoříme o dotaci, která je nenároková, to znamená, je to nemandatorní výdaj státního rozpočtu. Je pěkné, že máme k dispozici procentuální dohodu mezi jednotlivými kraji, ale vůbec nevíme, jakým způsobem bude tato dotace zakotvena do státního rozpočtu, jak se vůbec může stát takovýto výdaj mandatorním. V neposlední řadě bych chtěla upozornit na nedostatečné vysvětlení tzv. veřejné podpory, protože zde bylo sice hovořeno o tom, že se bude jednat o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ale nemám zde vyjádření Evropské komise, že právě tento postup je odsouhlasen pro příští rok právě pro poskytnutí dotací těmto krajům. Domnívám se, že tento zákon není správný, proto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který by měl odložit účinnost o dva roky a který by měl umožnit, aby se jednak vyřešily disproporce mezi jednotlivými kraji, které snad nejsou spokojené s tím rozdělením, ale především by se mělo přistoupit ke kompletní a komplexní změně financování sociálních služeb. Již se na tom minimálně rok mělo pracovat. S touto předloženou novelou nejsem spokojena. Za TOP 09 také mohu říci, že podpoříme jednak usnesení výboru pro sociální politiku, které obsahuje také návrh paní poslankyně Hnykové v původním znění, také pozměňovací návrh paní kolegyně AulickéJírovcové a další, které ještě zanalyzujeme po dnešním druhém čtení. Děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji paní poslankyni Chalánkové.